Žádám tedy paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o tom, že dne 8. prosince roku 2014 zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky pana Tomáše Jana Podivínského, a to okamžikem vzniku funkce, která je ze zákona neslučitelná s funkcí poslance. V souladu s ustanovením § 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o začátku výkonu funkce vykonávané v rámci zaměstnaneckého poměru v České republice, Ministerstvu zahraničí, pan Podivínský písemně informoval předsedu Poslanecké sněmovny. Jedná se o funkci, do které byl pan Podivínský jmenován podle ustanovení článku 63e) Ústavy České republiky.

Prosím paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň poprosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby slib nové paní poslankyně přijal. Vás, dámy a pánové, prosím, abyste povstali. Slib zní takto: